Za prvé, možná si vzpomenete, že jsem měl debatu s ministrem obrany o tom, zda jím navrhovaný kandidát, právník, na šéfa Vojenské policie je adekvátní vůči bojovým a vojenským funkcím, které tato jednotka má plnit. Ona nemá vyšetřovat kriminalitu. Ona má chránit jako Vojenská policie naše jednotky a dělat činnosti s tím spjaté. Tímto návrhem jí přidáváme ještě funkci kriminálky.

Nejsem si jistý tím, zda typ kriminality spojený se zpravodajskými službami a podobně je něco, co má šetřit výhradně Vojenská policie, nebo co má šetřit jiná policie. Zažili jsem tady tuhle situaci, vyvolalo to velký zmatek. A podle mého názoru tento aspekt jsme ve výboru pro obranu neprojednávali.

Děkuji, panu poslanci Gabalovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ondráčka.

No nic, já budu reagovat na pana poslance Gabala. Ano, vzpomeňte, co on teď řekl policie, Vojenská policie chce mít svoji kriminálku. Ale co tam je vedle kriminálky? No, útvary zvláštních činností.

Děkuji, panu kolegovi Ondráčkovi. To byla poslední faktická poznámka v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já si naopak myslím, že v současné době, kdy jistě obrana a armáda nabývají na významu, i s ohledem na ty migrační změny, kterými naše společnost prochází, je naprosto namístě v tomto kontextu i mít specializované vyšetřovatele v oblasti, která si to zaslouží. Děkuji. Pokud už nikdo není v obecné rozpravě, obecnou rozpravu končím. Po obecné paní zpravodajka? Také nemá zájem. Ptám se paní zpravodajky, protože jsem neřídil celou dobu, protože jak jsem zaslechl kolegyni Černochovou, tak ten její návrh byl...

Věřím, že všichni členové výboru pro obranu, zejména místopředsedové, ale i pan předseda, mě poslouchali a vědí, proč v té diskuzi jsme tady vystupovali i s kolegou Gabalem i s panem poslancem Ondráčkem, a bude vůle to na ten výbor dát bez ohledu na to, že bychom dneska určovali nějaký návrat do projednání. V tom případě můžeme pokračovat, a to rozpravou podrobnou. A tam samozřejmě paní zpravodajka má vždycky přednost.

Tímto tedy činím pozměňovací návrh, a to aby v části čtvrté o účinnosti článek 5 bylo nové znění: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Mění část první, to znamená Změna trestního řádu, bod 10, který by nově upravoval § 161 odst. 1 trestního a zde je chyba u mě a to se omlouvám řádu, nikoliv zákoníku, a tento bod by byl zrušen a ponechala by se stávající úprava, to znamená vyšetřování vojenských trestných činů by prováděla Policie České republiky vyjma těch trestných činů, které už může vyšetřovat současná Vojenská policie, to znamená na misích v zahraničí.

Já se taky přihlásím ke svým třem pozměňovacím návrhům.

Kdo dál do podrobné rozpravy? Prosím, pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

K bodu číslo čtyři, který se týká účinnosti, se nepřihlašuji. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu mohu skončit. Pane ministře? Není o čem hlasovat po podrobné rozpravě, protože nepadl žádný návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, ani zkrácení lhůty pro třetí čtení, ani aby se s tím garanční výbor znovu zabýval, nepadlo žádné veto, můžu tedy skončit bod číslo 13. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.